A za další jsme také zařídili to, že vědecký výzkum, data z něj jsou pod patřičnou ochranou, stejně jako stěžejní informace o kritické infrastruktuře v rámci České republiky. Chystáme zákon o správě voleb. Určitě to bude veliká debata v Poslanecké sněmovně, na kterou se s vámi těšíme. Je už tady nějaký pracovní návrh. Kromě toho, že bude informační systém voleb, ten se připravuje, kandidátní listiny budou moci být podávány z pohodlí domova, nebudou muset zástupci politických stran stát dlouhé fronty, budeme tady mít nástroj ePetice, budeme tady mít jednotný seznam voličů, takže si budete moci voličský průkaz vyzvednout i jinde než na úřadě, kam patříte. Tady právě bude naplněna možnost bez problémů volit v jiné části republiky, v různých typech voleb. Budeme určitě diskutovat o tom, jestli mají smysl dvoudenní volby, nebo by byly efektivnější volby jednodenní, budeme určitě diskutovat o zrušení místní příslušnosti pro vydání voličského průkazu a tak dále. Stejně tak přicházíme se zákonem, který také mnohým třeba neudělá radost dohled nad politickými stranami.

Pak bychom chtěli, aby ta volební kampaň v České republice skutečně probíhala podle takových podmínek, které budou pro všechny srovnatelné. A to je určitě věc, která mnohým také nevyhovuje, a na tu diskusi tady a argumenty se moc těším. Základní registry v jakém stavu jste nechali základní registry? Víte, kolik je odhadováno na investice do základních registrů? 300 milionů korun jednorázově! Upozorňovali jsme na to jako opozice, v jakém jsou stavu to základní, z čeho čerpáme státní data. My teď připravujeme materiál, který má tuhle havarijní situaci opět dědictví bývalé vlády na rezortu vnitra řešit, a to v horizontu týdnů, měsíců, protože tady se můžeme dostat skutečně do kritické situace. Obnovili jsme na Ministerstvu vnitra sekci veřejné správy historicky tam byla, nesmyslně byla zrušena protože my chceme, aby Ministerstvo vnitra bylo tím úřadem, který je zároveň jakýmsi metodickým místem pro starosty, starostky, zastupitele, hejtmany.

A tady možná chápu další souvislosti, proč bych neměl být na vnitru ale i kdybych tam nebyl, oni to kolegové dotáhnou.

To možná také vadí. Nechávám si tady zvládnutí ukrajinské krize. My často slyšíme věty, že to zvládli hejtmani, starostové, neziskový sektor, naši lidé.

Ale vláda, Ministerstvo vnitra nastavilo systém na přijímání migrantů krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, nad tím Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině který zvládl odbavit přes 400 000 příchozích do České republiky bez toho, aby ti lidé museli spát na ulici, bez toho, aby ti lidé se ocitli v nějaké finanční nebo materiální nouzi. My jsme se o ty lidi zvládli v České republice postarat a náš systém zvládání ukrajinské krize jezdili opisovat lidé z celé Evropy. Toto je jednoznačný úspěch. Je před námi mnoho dalších výzev, které se Ukrajiny týkají a s kterými se ještě budeme potýkat, ale vláda to zvládla i přes ten nepopulární nouzový stav, ale měli jsme jasný systém řízení i národní koordinace byla dána Ministerstvu vnitra. Vláda se rozhodla ponechat řídící funkci tam a ukrajinskou krizi zvládáme. Byla tady zmíněna ilegální migrace, že ji neřešíme.

Mne příští týden čeká jednání se slovenským ministrem vnitra o readmisích, to znamená o návratech směrem na Slovensko, tak jak podle mezinárodních smluv mají fungovat. Navýšili jsme kapacity správy uprchlických zařízeních, což bylo samozřejmě nutné. Ti lidé si zaslouží také velkou poklonu, jsou velmi vysíleni ukrajinskou krizí. Jednoznačně to v této chvíli zvládli a snažíme se tu zátěž vybudováním takzvaných registračních center rozložit nejenom na ty dva nejexponovanější kraje, které se ocitají na slovenskočeské hranici. Dali jsme úkol i službám, aby podrobně zmapovaly trasy, budeme mít jednání s Ministerstvem spravedlnosti o zpřísnění trestání převaděčů tak, aby byly ty tresty opravdu odstrašující a aby ti lidé si uvědomili, jak závadnou trestnou činnost v této době konají.

Já nevím, kde to vzal. Formát V4 minimálně na platformě ministrů vnitra samozřejmě funguje. Střetáváme se několikrát, řešíme právě situaci, která se týká migrace, řešíme situace ochrany hranic, s Maďarskem spolupracujeme na tom, že náš policejní kontingent pomáhá hlídat hranici i v Maďarsku, je to stále prodlužováno, máme bilaterály, máme setkání všech čtyř států, zveme k tomu samozřejmě i Rakousko, uplatňujeme i ten slavkovský formát.

Samozřejmě že ukrajinská krize na sebe bude vázat potenciálně i další sekundární jevy a může se posílit i migrace z jiných částí světa. Putin se může pustit do toho, co udělal Lukašenko instrumentalizace migrace, zneužívání migračních proudů a na toto všechno musíme být v Evropě připraveni.

Nevím, kde tohle pan bývalý premiér vzal.

Vláda samozřejmě bude jednat i o kompenzaci poničené techniky, především u dobrovolných hasičů v této oblasti. To je přece přirozené, oni předvedli skvělý výkon. A tahleta vláda na lidi, kteří téhle zemi slouží, chrání ji a chrání bezpečnost občanů, nikdy nezapomínala a zapomínat nebude.